Domnívám se, že i teď, ať tam napíšeme třeba 0,5 promile, nebo tam můžeme napsat klidně 3 promile, je to úplně jedno, protože jsem byl letos na vodě několikrát a nikdy jsem neviděl, že by to Státní plavební správa nebo policie nějak kontrolovali. Takže se domnívám, že by nebylo dobré to tam dávat a nějak to měnit. Pokud bychom to tam dali, tak bych chtěl slyšet, jak se to bude kontrolovat, protože pokuta je u toho velká. Ale myslím si, že to v praxi v podstatě nikdy nebylo. Takže za mě, pokud napíšeme takový zákon a nebudeme ho vymáhat, tak jenom zaplevelíme zase náš právní řád a nemá to smysl bez jasných sankcí a systému vymáhání. Děkuji.

Musím říct jednu věc.

Ne že prostě kdyby byli střízliví, tak samozřejmě pak soud bude rozhodovat úplně jinak.

Děkuji za pozornost. Děkuji. K další faktické poznámce je přihlášen pan ministr, prosím. Chci tady jednoznačně podpořit slova Ivana Adamce.

To, co tady zaznělo: Všichni, kteří na vodu jezdí, zaznamenávají, ti slušní naopak upozorňují na to, že tohle není cílový stav, to není žádoucí, aby se děly bezbřehé pitky na vodě. Míří to k tomu, abychom naopak v tomto směru jasně řekli, že ti slušní tady mohou mít přirozenou a rozumnou toleranci, a důrazně budeme požadovat logicky to, aby se pak ten zákon také těšil patřičné autoritě. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Budu stručný.

My jim nemáme co zakazovat.

Také děkuji. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl poděkovat za slova pana ministra i dalších kolegů, kteří podporují tento návrh.

Jsem rád, že teď se to podaří úspěšně dokončit a že k lidem budeme přistupovat jako k lidem, realisticky, že nebudeme vytvářet nerealistické modely, že všichni na vodě budou abstinenti. Samozřejmě nastavení pravidel v silničním provozu... I na vodě ostatně může docházet k různým incidentům a nechceme, aby nám lidi umírali na vodě, a nechceme, aby lidi jezdili pod takovým vlivem alkoholu, že nebudou schopni reagovat na situace, ke kterým na vodě dochází. Ale musíme to nastavit realisticky, jak už tady zaznělo. Proto si myslím, že ten návrh jde správným směrem, a jsem rád, že se podařilo získat teď, v tomto volebním období, pro něj podporu. Děkuji. Pěkný den, pane místopředsedo, dámy a pánové. Znovu podtrhuji, že to není o vztahu k alkoholu.

Výsledkem toho potom je, že lidé ztratí důvěru v zákony a nebudou dodržovat ani to, co je skutečně podstatné.

Takže bych vás chtěl k tomu vyzvat a rád se do diskuse kolem tohoto pozměňovacího návrhu zapojím. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Zlínský. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, musím se přiznat, že jsem také vodák, tento druh sportu mám nesmírně rád.

Takže skutečně je to situace neradostná.

Takže si myslím, že bychom tomu měli věnovat patřičnou pozornost v řešení tohoto problému, bezuzdného požívání alkoholu na vodě. Děkuji. Další faktická poznámka pana poslance Kolovratníka.

Dobré dopoledne.

Teď chci reagovat na předřečníka, na pana kolegu z SPD.

Platí další věta: Zákony mají být takové, aby byly vymahatelné, aby se to vůbec dalo dodržet. Takže ano, zabývejme se tím, řešme to, ale jsou přece i metody jako prevence, výchova, nějaký dobrý příklad a podobně.